A myslím, že bychom to měli řešit všichni a nejenom ve vztahu na pobírání sociálních dávek.

Já jako ministryně práce a sociálních věcí to mohu řešit přes ty již zmíněné nepojistné sociální dávky, proto v tuto chvíli meziresortní připomínkové řízení, které bylo ukončeno, tak do něho jsme předložili návrh na to, aby ty poslední dávky, které nejsou podmiňovány, tzn. dávky na bydlení, příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení, aby byly podmiňovány školní docházkou.

Bohužel žádný jiný lepší nápad v tuto chvíli není. A myslím si, že to je v zájmu nás všech, aby se tato problematika řešila. Děkuji, paní ministryně, za odpověď. Protože ráno nevstane, protože rodiče také nevstávají.

Omlouvají z rodinných důvodů, ze zdravotních důvodů a tak dále. Takže já se bojím, že tato páka, pokud to bude takto, jak si to myslím, nebude mít účinné řešení. A já jsem vás tady právě prosil, a vím, že proti té restrikci se postavilo Ministerstvo školství, tak ať vymyslí oni nějakou jinou pomoc. Protože co já vím a co jsem se informoval, byl jsem tam, pracuji tam dokonce v té Úpici, tak ten problém je, že ten OSPOD je tam naprosto bezbranný. Děkuji. Paní ministryně, prosím.

Chci, aby se zásadním způsobem posílila sociální práce na obcích. A říkám vědomě na obcích.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Manažer železniční infrastruktury v České republice používá od nového roku nový název. byl citován předkladatel návrhu zákona kolega Feranec: